USA si tak na pozvání naší vlády zaberou tři vojenská letiště, rozsáhlé výcvikové prostory a další území, které budou nadále plně spadat pod americkou kontrolu prakticky bez možnosti vstupu českých občanů a bez možnosti Parlamentu do tohoto procesu, pokud projde změna ústavy, jakkoli zasáhnout.

Prosím, máte slovo.

Všechno musí být přece následně schváleno ještě Parlamentem. Slyšeli jste to tady několikrát.

A nevidím na tom nic zvláštního. To samo o sobě samozřejmě není nic, co by nás zavazovalo k tomu ji přijmout.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, dovolte mi, abych i já vystoupil v rámci rozpravy se svým projevem.

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany skrývá řadu vážných rizik a je pro Českou republiku nevýhodná z několika důvodů, které dále vysvětlím.

Ta upravuje vztahy mezi členy NATO včetně jejich případného působení na území jiného členského státu NATO. Vláda také na jejím základě předkládá Sněmovně plán cvičení ozbrojených sil NATO jak na našem území, tak našich vojsk na území jiných členských států NATO, a také se ve Sněmovně pravidelně projednává plán účasti ozbrojených sil České republiky na zahraničních operacích, který se nyní předkládá jedenkrát za dva roky. Obranná dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy představuje zvýhodnění jednoho státu NATO, kterým jsou Spojené státy americké, vůči dalším spojencům z NATO. Hlavní rozdíl je v tom, že dohoda NATO SOFA představuje oporu pro cvičení a krátkodobé pobyty, není projednávána obranná dohoda, naopak vytváří podmínky pro jasně dlouhodobý pobyt ozbrojených sil USA na území České republiky. Není tedy reciproční. Je to tedy jednoznačně pouze jednostranně výhodná smlouva, neboli dohoda, a nikoliv pro Českou republiku. Občané České republiky budou na jejím základě nuceni strpět různá omezení, výhody jdou naopak za americkou smluvní stranou. To podrobně rozeberu dále. Dohoda je také rámcová, což znamená, že jednotlivé podrobnosti budou upravovat další smlouvy a ujednání. Za druhé. Dohoda znamená částečnou ztrátu kontroly nad územím České republiky. Příloha k obranné dohodě obsahuje seznam jedenácti dohodnutých zařízení a prostor, ve kterých můžou Spojené státy působit. Byly tady vyjmenovány.

Pro ozbrojené síly USA ale žádný početní limit není stanoven. Dohoda to nijak neupravuje. Za třetí. V článku 3 odst. 6 dohody se uvádí, že Česká republika poskytne veškerá dohodnutá zařízení a prostory bez nájemného či obdobných nákladů pro ozbrojené síly USA.

Dohoda rovnou obsahuje zmocnění pro provádění stavební činnosti pro americkou stranu na českém území.